Anebo na těch topeních máte digitální měření, které má dálkový přístup, a tam skutečně prostě stačí, aby tam někdo proběhl tím domem. Může to být koneckonců i třeba předseda esvéjéčka, který tu spotřebu tam okamžitě zjistí. To nic nemění na tom, že i mně připadá, že jednou měsíčně to posílat těm lidem je naprosto zbytečné, ale taková je prostě transpozice směrnice z Evropské unie.

Prosím. Děkuji.

Od toho máme zákony, abychom měli aktuální informace a nakládali s rozúčtováním bytového domu tak, jak je potřeba.

Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Jiří Mašek.

Prosím, máte slovo.

Je možné provést tu transpozici, ale se změnou a nechat tam to měření jednou ročně? Prosím vás, zdůvodňovat, proč to je jednou měsíčně, všichni, co tady sedíte, a teď je to úplně apolitické, víte, že to je úplný nesmysl. Můj dotaz na předkladatele a na pana ministra je, zda to nemůžeme přijmout s touto změnou, aby to zůstalo jednou ročně, a opustit toto téma?

Děkuji.